55.

Pane ministře, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, tedy zákona č. 106... Pardon.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento vládní návrh zákona byl dne 30. března 2016 schválen vládou a následně byl zaslán Poslanecké sněmovně. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vládní návrh zákona reaguje na změny v oblasti elektronického podepisování, které přináší nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Tyto změny je nutné promítnout do řady zákonů, přičemž navrhované změny jsou převážně terminologické. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Jelikož se jedná o navazující tisk, který tady byl projednáván jako předchozí, a pan ministr mi neodpověděl na jednu otázku, proto jsem se přihlásil znova do rozpravy. Ponese náklady ten, kdo jej zřídí? Nebo plánuje Ministerstvo vnitra kompenzace dotčeným aktérům? Děkuji. Vážený pane předsedající, tento sněmovní tisk souvisí s předchozím sněmovním tiskem a tam byla zkrácena lhůta pro projednávání ve výborech o 30 dnů.